Děkuji.

Prosím, máte slovo. Já tady nechci dělat nějakého soudce, jestli to bylo tak, nebo tak, protože mě se to netýkalo. Nebyl jsem ani na politické scéně, ani v Poslanecké sněmovně v minulých letech. Opravdu si myslím, že bychom už měli jednou konečně pragmaticky bez politických náhledů říct dost, pojďme začít fungovat racionálně, věcně. Argumenty, které tady zazněly, připomínky, kde jsou částky když to poslouchám, opravdu zvedám obočí. Pojďme si věcně a pragmaticky říct, že tam jsou cifry, nad kterými stojí za to se zamyslet. A nehledejme a neuvádějme argumenty, že vy jste to dělali také tak. Pojďme už proboha jednou konečně pragmaticky uvažovat věcně a říct ano, toto je připomínka věcná, toto není. Děkuji. Děkuji. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

A za druhé snížení výdajů kapitoly 301 Kancelář prezidenta republiky o stejnou částku v ukazateli platy zaměstnanců v pracovním poměru, vyjma zaměstnanců na služebních místech. Dovolte, abych stručně zdůvodnila svůj pozměňovací návrh. Navrhuje se snížení výdajů kapitoly 301, jak jsem zmínila, platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech o 10 procent, což odpovídá objemu prostředků více než 5 mil. korun. Návrhem nedochází ke změně výše prostředků rozpočtovaných na plat prezidenta republiky. Snížení navrhuji v reakci na dlouhodobý stav, kdy Kancelář prezidenta republiky dlouhodobě neodvádí profesionální práci a zostuzuje Českou republiku a instituci prezidenta republiky doma i v zahraničí, ať už se jedná o lživá vyjádření hradního tiskového mluvčího, neschopnost hlavního protokoláře zajistit včasný příjezd prezidenta na státní pohřeb bývalého prezidenta Slovenské republiky Kováče nebo fakt, že v čele Kanceláře prezidenta republika stojí už několik let člověk bez bezpečnostní prověrky. A uvedu několik příkladů.

Prezident republiky Zeman kritizoval velvyslance Schapira, že se nezúčastnil na oslavách státního svátku 28. října na Hradě, prý tuto informaci obdržel od hradního protokolu. Hradní mluvčí Ovčáček následně reagoval, že pan velvyslanec byl sice přítomen, ale že byl neviditelný.

Nemířil kritiku do vlastních řad, ale obvinil z pochybení Řízení letového provozu. Posléze se samozřejmě zjistilo, že Řízení letového provozu chybu neudělalo, a pan mluvčí se naštěstí omluvil. Nejenom že řadu let působí na Hradě bez bezpečnostní prověrky, nejenom že dlouhou dobu tajil výši svého platu, abychom pak následně zjistili, že jeho plat je vyšší než plat premiéra, nejenom že obstruoval při předložení svého majetkového přiznání, resp. svého čestného prohlášení, ale způsobuje zmatky i v řadách členů hradní stráže.

Ten například nařídil uzavření východní brány u Černé věže, což způsobuje komplikaci řadě zaměstnanců a členů hradní stráže. Důvody jsou však soukromé. Přijímá též sporná rozhodnutí. Údajně si dokonce nechal otevřít Jelení příkop, protože si tam potřeboval zaběhat.

Tato pocta přísluší však jen prezidentu republiky, ústavním činitelům či státním návštěvám.

Je to právě prezident republiky, kdo je zodpovědný za své spolupracovníky.

Děkuji za pozornost.

Prosím, máte slovo.

Takže nezlobte se na mě, já si myslím, že jsme hodně dobře placeni, abychom tady dělali to, co máme, a schvalovali rozpočet. Děkuji. S faktickou poznámkou pan poslanec Laudát. Prosím, máte slovo. Kraťoučká poznámka, nebudu zdržovat. Ono to s tím souvisí, jestli mají platit daňoví poplatníci takto mizerný servis a takovou ostudu, která se na Hradě odvíjí. Děkuji. A prosím k mikrofonu pana poslance Zahradníka, který je řádně přihlášen do rozpravy. Připraví se pan poslanec Vilímec.